Já budu postupovat podle téhle procedury, kterou tady mám.

Já bohužel také nemám ten text procedury před sebou, takže musím spoléhat na to, co jsme slyšeli od pana zpravodaje.

Není prosím vás jiné cesty, prosím o pochopení.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím o klid. Pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji. Myslím, že můžeme hlasovat, že není námitek, abychom schválili proceduru. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 49, přihlášeno 158 poslanců, pro 154, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Jak jsem říkal, nebyly načteny legislativně technické, takže přistoupíme k bodu 1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 50, přihlášeno 158 poslanců, pro 69, proti 74. Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 51, přihlášeno 159 poslanců, pro 67, proti 65. Návrh nebyl přijat.

Jedná se o rozšíření definice člena jedné rodiny. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 52, přihlášeno 159 poslanců, pro 68, proti 62. Návrh nebyl přijat. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G4 pana poslance Jakoba. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30 %.

Děkuji. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Tak jsem vás všechny odhlásil znovu a opět vás prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 53, přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 55, přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 72.